Další aspekt. Zákon 416 novelizujeme rok a půl po poslední novele. V této novele jsme přidávali několik i poměrně revolučních mechanismů, které neměly šanci se v praxi nějak projevit. V takové situaci nedává logiku novelizovat zákon tak brzy znovu, aniž by proběhlo řádné vyhodnocení původní novely. Nejsem sám, kdo to tvrdí. Předseda Nejvyššího správního soudu ve svém stanovisku označil tento postup doslova za chaotický. Navíc ani dnes neexistuje žádný program systematického sbírání informací o stavebních procesech, jejich vyhodnocování, což je přesně základ pro nějakou analýzu, kterou potřebujeme proto, abychom tady byli schopni kvalitně rozhodovat. Protože co neumím měřit, nedokážu ani řídit. Úplně stranou ponechám tu přílohu zákona, do které se nám dostávají stavby podle zcela nejasného klíče.

Další věc. Zcela zásadní mechanismy, např. možnost sloučit agresivnější metodu vyvlastňování, tu tzv. předběžnou držbu, přímo s územním rozhodnutím, je věc, která se do zákona dostala pomocí pozměňovacího poslaneckého návrhu, neprošla tedy žádným vnitřním ani meziresortním připomínkovým řízením, neprošla analýzou RIA ani stanoviskem Legislativní rady vlády. Když už jsem u Legislativní rady vlády, tak bych chtěl jenom podotknout, že její stanovisko k této novele je jedním slovem zdrcující. Na jeho základě by se slušelo tisk stáhnout a přepracovat. Bohužel, reflexe těch připomínek od Legislativní rady vlády byla zcela minimální, spíš nulová. Vady na kráse najdeme i v samotném procesu přijímání tohoto zákona. Zarážející je např. názorový nesoulad předkladatelů, tedy ministerstev pro místní rozvoj, dopravy a průmyslu. V naprosto kritických částech tohoto zákona prostě nenašla shodu. Argumentovala velice často proti sobě, a to říkám, i zcela zásadními argumenty.

Dámy a pánové, takové jednání v případě závažného zákona, ve kterém jde o majetky, vyvlastňování, je fakt nepřípustné. Ještě se sluší přiznat, že navrhované změny bezesporu urychlení výstavby dopravní infrastruktury přinesou, to nepopírám. Celá diskuse se tak vlastně vede pouze o tom, zda účel světí prostředky.

Já vám děkuji za pozornost.

Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vládo, kolegyně, kolegové, no, já nebudu tak, řekl bych, možná kritický k tomu návrhu zákona 416.

Já teda musím říct, že bohužel na to, že to je a já už jsem to tady říkal...

Nakonec, aby to prošlo, jsme ty ruce zvedli a dostaly se tam některé stavby, které podle mě tam být neměly, podle jiných kolegů ano, ale já jsem žil v představě, že tento seznam by měl být strategickým seznamem na dobu, kdy je reálné ty stavby postavit.

To je potřeba říct, že takhle by se to nemělo dělat. No to je pravda, ale na druhou stranu to bylo vždycky. Prostě každé ministerstvo hájí trochu jiné své zájmy, a pokud to nebude jednotné v této oblasti, tak se nikdy neposuneme dál.

Já bych šel ještě dál, ale to by bylo potřeba připravit, aby to bylo jednodušší.

Ale musím říct, že to chceme, chceme urychlit výstavbu. A ještě mi dovolte, abych řekl jednu věc.

A který máme měsíc?